Přesně takhle se chováte vy. Jestli máte v sobě trochu odpovědnosti, žádám vás, abyste sami stáhli tento návrh zákona a poučili se právě ze zkušeností okolních starších demokracií. Začněte prosím říkám vám to poosmé konečně pracovat pro Českou republiku její občany. Vážená paní místopředsedkyně, tímto podávám návrh na vrácení k přepracování tohoto zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Zaznamenávám tedy váš návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Pan ministr se odhlásil?

Nezaznamenala jsem vaši připomínku, pane poslanče. Výborně. Takže prosím, máte slovo.

Já se můžu k tomu jenom připojit.

Co nechápu, proč se scházíme na mimořádné schůzi. Také už to tady zaznělo. A opravdu už za tím nehledejme nic jiného než liknavost a neakceschopnost téhle vlády, a že jsme skutečně unikátní v rámci Evropy.

A do toho teď mimořádná schůze o novele zákona o České televizi. A mimochodem na této schůzi nám pan ministr kultury sdělí, že přece na v médiích veřejné služby nemůžeme šetřit. Ale kde tedy máme šetřit? Kdo má šetřit? Mají to být tedy naši občané? Nám to teď předvádíte poměrně přehledně, protože opravdu tady zase vzniká dobře placené teplé místečko krát tři. A v rámci odůvodnění předkládaného zákona raději přesné vyčíslení toho, co nás to bude stát, chybí. A řešíme to skoro na každé schůzi. Začalo to místopředsedy Poslanecké sněmovny. Máme jich nejvíc v dějinách Poslanecké sněmovny. A to ještě nebudu tady komentovat, že v současné době je to 5:1. Pět vláda, jeden místopředseda opozice. Jestli byly poslanecké kluby v této Sněmovně ustanoveny skutečně v pořádku a v souladu se zákonem, tak tím jsme se úspěšně promlčeli. Pak jste si všude dali svoje politické náměstky v maximálním možném počtu, dva, protože jste museli uspokojit poptávku pěti různých stran, včetně těch ministran. A nakonec, aby toho nebylo málo, tak si ten zákon změníte úplně a počet politických náměstků bude úplně neomezený. Dnes prosazujete, začínáte prosazovat, další tři radní České televize, a jestli se nepletu, tak v pátek se tu sejdeme nad prvním bodem a to bude novela zákona o sportu a bude se prosazovat placená rada v rámci Národní sportovní agentury. Kdo to má všechno platit? Kde jsou ty strukturální změny rozpočtu? Kde jsou ty úspory? Kde je úbytek úředníků? Na Úřadu vlády těch úředníků přibývá, ne ubývá.

Já reaguji na to, co tady zaznělo v rámci rozpravy, protože přicházím na řadu v podstatě v šest hodin a diskutujeme od devíti od rána. Nejdřív možná krátce k tomu zametání vlastního prahu. Já vám teď říkám, mě tedy opravdu mrzí, co jsme v tom minulém volebním období dělali. Neměli jsme to dělat.

Třicet osm! Byl jsem přesvědčen svými kolegy, ať to neděláme, že to je nedemokratické. Co se týče toho omezení na dvakrát deset minut, já nejsem tak rigidní, jak mí kolegové, protože je to v jednacím řádu. Ale kdy se to udělalo za poslední dvě období? Udělalo se to třeba u služebního zákona, kdy jsme tady strávili celé léto, celé prázdniny a kdy Miroslav Kalousek prohlásil veřejně do médií, že to nikdy neprojde, že bude mluvit každé třetí čtení, každou středu a pátek že bude mluvit a mluvit. To byly vždycky zákony, které směřovaly a něco měly přinést občanovi, měly mít nějaký zásadní dopad na životy občanů. Opravdu máte pocit, že toto je tak zásadní téma, abychom nějakým způsobem omezovali debatu, na kterou jsme zvyklí v Poslanecké sněmovně? Já si myslím, že ten efekt to bude mít v závěru úplně opačný. Koneckonců tady se teď kritizovalo, že nebyly přijaty zprávy o činnosti České televize a že to má spravit ten nový zákon. To byl nově příchozí poslanec pan Jan Jakob, který tady obstruoval přijetí zpráv České televize.